Schengenský prostor a jeho čtyři základní svobody, tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, jsou pro nás naprosto klíčové věci, o které nechceme a ani nesmíme přijít. Naše země samozřejmě zůstane nadále otevřena i poté, co společně porazíme pandemii koronaviru. A za čtvrté, i my musíme být solidární. A jsme solidární. Kolegové z opozice vládu žádají o sdělení jasného plánu dalších vládních opatření.

My samozřejmě ty plány máme, jsou nějaké strategie, ale během epidemie a uvolňování plošných opatření musíme postupovat rozvážně a s rozmyslem a velmi pružně reagovat na aktuální vývoj, abychom neztratili kontrolu. Proto je prakticky nemožné určit přesně, co se bude dít za měsíc.

A uvidíme, jak ta opatření budou fungovat. My to uvidíme až samozřejmě koncem dubna, protože dopředu se nedá predikovat, kolik firem využije ty programy a kolik ne. My na vývoj pandemie, naše vláda reaguje pružně, zasedáme prakticky online, ale mnohé kroky a plány se v čase mění.

Co můžeme slíbit, je, že naše vláda skutečně každý den od rána do večera pracuje a přemýšlí o tom, jak ochránit zdraví našich lidí, našich občanů, veřejnosti, jak realizovat návrat do normálního života. A připravujeme kroky, které povedou k návratu do života před pandemií. Takže já si myslím, že... A mě trošku mrzí, že pan předseda Bartoš tady mluvil, že ta spolupráce nefunguje.

Takže já myslím, že i vnímáme ty vaše návrhy a představy. A z mé strany samozřejmě jsme otevřeni pokračovat v této komunikaci.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.

Poslanec může vystoupit v rozpravě nejvýše dvakrát a Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. Já v tuto chvíli eviduji šest přihlášek s přednostním právem.

V tom případě mám avizované... Tak prosím, máte slovo ke zkrácení. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji zkrácení doby pro vystoupení na pět minut. Já vám děkuji.

Ale je nás dostatečný počet. Budeme hlasovat o tom, že bude řečnická doba omezena na pět minut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 101, pro 60, proti 6. Tento návrh byl přijat. Já tedy nyní otevírám rozpravu, do které mám šest přihlášek s přednostním právem. Poté poprosím o vystoupení pana předsedu Okamuru.

Vážený pane předsedo, vážené členky a členové vlády ČR, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já bych chtěl v jedné věci navázat na pana premiéra Babiše. Chtěl bych také zdůraznit, že jsme se ocitli v krizi, kterou tento svět nepoznal. Jsme v situaci, kterou neznáme, a každé řešení, se kterým přicházíme a musíme přijít, je řešením novým. Je to doba, která je těžká pro všechny, ale je to zároveň doba, která produkuje nové hrdiny.

Jsou to všichni ti, kteří šijí ochranný materiál, jsou to všichni ti, kteří jsou ochotni ve svém volném čase rozvážet jídlo seniorům, kteří jsou ochotni pomáhat, dát kus vlastního nasazení právě k tomu, aby se celku a společnosti vedlo lépe. Jsou to ale i naši senioři, kteří jsou tou nejohroženější skupinou. Jsou vystaveni tomu, že nejsou v kontaktu se svými blízkými. Dostávají se do sociální izolace.

To všechno je situace, která je nevídaná, situace, na kterou si musíme zvykat, ale na kterou bychom si neměli zvyknout.

Nouzový stav by neměl být něco, čím bychom měli operovat na nějakou neomezeně dlouhou dobu. My jsme za ty poslední dny zaznamenali celou řadu návrhů. Mluvilo se o jednom měsíci, o třiceti dnech.